Nebo musí ministr zahraničních věcí odebírat některým ambasádám finanční prostředky, to je ta kauza s těmi top ambasádami. Co se týče humanitární, rozvojové a transformační pomoci, tak ty dlouhodobě odrážejí priority České republiky, které jsou součástí programového prohlášení i dlouhodobých koncepčních dokumentů, jako jsou Koncepce zahraniční politiky České republiky, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce pro roky 2018 až 2030, Koncepce podpory lidských práv a transformační spolupráce či strategický rámec republika 2030.

Tady vidíme, že vláda a extremistické strany mají plná ústa toho, jak chtějí pracovat na zmírnění následků ekonomické migrace, ale v praxi pak vidíme, že se to v rozpočtu nijak neprojevuje. Odmítli jsme povinné přerozdělování uprchlíků. Budiž. Slíbili jsme ovšem, že budeme řešit příčiny ekonomické migrace, a to především lokálně a v místech, kde to má největší smysl, v těch inkriminovaných regionech. Jak to tedy je? Tomu nerozumím. Vláda volí takzvaně pštrosí algoritmus pro řešení tohoto problému strká hlavu do písku a tváří se, že problém neexistuje. Mluvil jsem zde o organizacích, které se podílí na podpoře dobrých věcí. Nemohu tedy alespoň okrajově nezmínit rozpočet pro české nevládní organizace.

Nevládní organizace do určité míry suplují roli státu v oblastech, kam stát nemůže nebo nechce zasahovat.

Nevládky jsou pro efektivní fungování liberálně demokratické země naprosto zásadní. Jejich činnost je důležitá a jejich služby prováděné efektivně, s daleko menším objemem peněz, než kdyby podobné aktivity dělal stát. Proto nemohu dost toto dostatečně zdůraznit. Na rozpočet pro neziskové organizace se nesmí sahat a jakékoli myšlenky na jeho krácení by si měli všichni populističtí kolegové jednou navždy vytřepat z hlavy. A nyní si dovolím dvě stručné poznámky k obraně. U obrany je naprosto zásadní, aby stát navýšil zásadním způsobem výdaje na kybernetickou obranyschopnost naší České republiky. Armáda, úřady, NÚKIB. Musíme se na to opravdu zaměřit, protože pokud to neuděláme, tak nás to velice brzy doběhne. Již nyní máme vyhekované Ministerstvo zahraničních věcí. Ty pokusy jsou neustálé.

Nejzásadnější problém ve financování armády dnes leží v tom, že armáda má neustále problém peníze, které dostane vyčleněné z rozpočtu, alokovat. My bychom měli přijít s tím, že vytvoříme finanční víceletý rámec, kdy armáda dostane garantovány finanční prostředky, které může v libovolném roce vynaložit. Armáda neví, kolik bude mít peněz například za tři roky. Potom je naprosto nemožné jakkoli plánovat nákupy složitějších projektů. Chtěl bych říct, že armáda provádí nejsložitější akvizice v České republice celkově. Nejsložitější, nejkomplexnější, ale také nejdražší akvizice. Na závěr bych si tedy dovolil říct, že rozpočet není čistě technickou záležitostí, ale především veřejnou deklarací toho, jaké má vláda pro následující rok s naší zemí plány, které oblasti jsou pro ni prioritní a které naopak za důležité nepovažuje.

Děkuji za pozornost. Nyní tedy naskočila řada faktických poznámek.

Máte vaše dvě minuty, prosím. Dobré odpoledne.

Neučte nás, co sami neděláte. Děkuji.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Rád bych vaším prostřednictvím reagoval na předpředřečníka kolegu Lipavského, který zde pronesl poutavou řeč na téma pozitivních aktivit neziskovek, a jak jim nemáme sahat na peníze a jak je potřebná rozvojová pomoc. Ale bohužel zapomněl říct pár základních faktů, které by tady měly zaznít. V první řadě rozvojová pomoc prováděná prostřednictvím neziskovek financuje také ty neziskovky, jejichž vlastní režie užírá z peněz věnovaných na rozvojovou pomoc poměrně značnou část a prodražuje je. Druhá věc je, že zapomněl také říct, že máme spoustu lidí, kteří jsou tělesně postižení a mají problémy, aby sehnali zaměstnání. Mají problémy sehnat pečovatele, které jim odebraly předchozí reformy sociálního systému. Mají problémy sehnat pomůcky. A chce mi snad kolega od Pirátů tvrdit, že podpora gruzínských včelařů nebo bosenských mlékařů je důležitější než podpora našich tělesně postižených? Já jsem přesvědčený, že všechny svazy tělesně postižených to velice rády uslyší. Děkuji vám. Děkuji. Zatím tři přihlášky. Dámy a pánové, já mám celkem unikátní možnost, asi jako jediný, že jsem tady v koalici, v Praze v opozici. Takže už se nemusí za nic schovávat. Doplním to, co říkal Petr Dolínek, a ještě to rozšířím. Praha má nejnižší zadlužení v poměru k příjmům za posledních dvacet let.

Kromě té dluhové služby.